Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl jednak zde sdělit stanovisko podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení, který se zabýval předmětným tiskem číslo 493, touto stručnou novelou insolvenčního zákona, tak jak tady byla představena předkladatelkou kolegyní Kateřinou Valachovou. Podvýbor jednoznačně podpořil to, aby plénum Poslanecké sněmovny tuto novelu schválilo, aby ji schválilo podle režimu § 90 jednacího řádu, protože ji považujeme za nutný a poměrně rychlý krok, který souvisí s celým balíkem řešení dětských dluhů. Já tady chci zdůraznit to, že toto není jediné řešení.

Protože skutečně ty dluhy často vznikaly právě nezodpovědným chováním rodičů v dětství tohoto mladého člověka. Toto břímě, které si ten mladý člověk nese, ho samozřejmě ovlivňuje na začátku jeho profesní kariéry, jeho pracovní kariéry. A my tady nenavrhujeme nic jiného a opět se snažíme jít, tak jako jsme to činili i při debatě okolo insolvenčního zákona, snažíme se jít nějakou vyrovnanou variantou. Proto navrhujeme nikoli absolutní odpuštění, ale hovoříme o tom, že v případě, že alespoň dvě třetiny dluhu vznikly před dosažením 18. roku života, tak potom umožníme tomu mladému člověku a já chci upozornit, že to se dnes týká nejenom 18letých, ale to se týká 20letých, 25letých, pokud mají skutečně ty dluhy, které ze dvou třetin vznikly před dosažením zletilosti, před dosažením 18. roku života, tak budou mít nárok nikoli na okamžité oddlužení, ale budou mít nárok na to zrychlené, tzn. budou ve stejném režimu jako osoby pobírající starobní důchod a budou ve stejném režimu jako osoby s postižením ve třetím a ve čtvrtém stupni.

Chtěl bych velmi poprosit Sněmovnu, aby nejenom na doporučení podvýboru, ale i na základě domluvy všech devíti poslaneckých klubů tento zákon podpořila ve zrychleném projednávání v rámci režimu § 90. Děkuji pěkně. Já vám děkuji. Přečtu omluvy: pan poslanec Jiří Kohoutek se omlouvá z dnešního jednání z rodinných důvodů. Nyní pan poslanec Kolářík. Děkuji za slovo.

Děkuji. S přednostním právem pan předseda Farský. Poté pan poslanec Nacher.

Já si myslím, že je to dobře. Když jsme se o tom s paní kolegyní Valachovou bavili, já osobně jsem si říkal, že v 18 letech, resp. v těch letech začátku, kdy si člověk hledá svoji cestu, jsou tři roky až dost dlouhá doba.

Já bych chtěl upozornit ještě na jeden problém exekucí a připomenout ho, protože to je problém, který i pan premiér Babiš pojmenoval na konci března, a to je problém nezákonných exekucí. Tady se bavíme o desítkách tisíc případů, ale u nezákonných exekucí jsou to statisíce případů.

Přesto běží, ať už je to na České správě sociálního zabezpečení, na soudech, běží dále a několik set tisíc lidí v České republice platí dluhy, které by platit správně neměli. Ten základ zůstává.

Ve chvíli, kdy to provádí na základě nezákonného exekučního příkazu, tak si myslím, že je to naprosto neakceptovatelné. A to je situace, kdy už v březnu pan premiér se k tomu přihlásil. Pak jsme si ve velice krátké době vyjasnili, že nezrušil a že jich tady pořád ještě několik set tisíc je. Bylo přislíbeno, že k tomu budou provedeny aktivní kroky, ale ty aktivní kroky zatím příliš rychlé nejsou. Já obesílám soudy po České republice desítkami návrhů a tyto soudy rozhodují různě.

V tomto bych chtěl požádat vládu, protože to není věcí legislativního řešení, ale chtěl bych tady požádat vládu, aby těchto 200 tisíc a více případů, protože samozřejmě je to 200 tisíc případů, které ale ovlivňují další statisíce lidí, což je, řekl bych, dokonce v součtu násobně větší problém s větším dosahem, než je problém dětských exekucí, tak aby se vláda tomuto problému těchto novodobých nevolníků, kteří jsou nezákonnými exekucemi drženi v koutě, co možná aktivně věnovala. Každý měsíc je škoda, když nám ta aktivita ubíhá. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane předsedo.